Děkuji moc, pane předsedající. Ano, rád bych vystoupil se stanoviskem klubu hnutí ANO. Pevně věřím, že toto stanovisko potom bude Poslaneckou sněmovnou alespoň v jednom z těch návrhů akceptováno, a pevně věřím, že i ty pozměňovací návrhy, které bych tady rád přednesl a obhájil, že alespoň k některým z nich se vládní koalice k mým kolegům přidá. Rozumím, pane poslanče. Samozřejmě nechám ty kolegy, kteří připravili jednotlivé pozměňovací návrhy, aby si je sami obhájili. Já tady budu mít z toho tři, které jsem připravil já se svými kolegy z výboru pro sociální politiku. Mě neustále fascinuje, jak se vlastně dokázalo do veřejného prostoru dostat díky médiím to, že senioři jsou skupinou lidí, která se má dobře, dokonce že si žije nad poměry, poněvadž jim byla dorovnána a já doplním, zákonně, zákonně dorovnána inflace. Je to z toho důvodu, že mnoho seniorů si nedokáže samozřejmě najít druhé, třetí zaměstnání, má omezené své příjmy, mnozí žijí v jednočlenné domácnosti, poněvadž už nemají partnera, děti se jim někde rozutekly do světa nebo po České republice a jsou skutečně jenom odkázáni na to, co jim měsíčně přijde na účet, jako třeba starobní, invalidní, vdovský důchod a z toho jednoduše musí vyžít. My víme, jak rostly ceny během energetické krize všeho, od pohonných hmot přes bydlení, energie, potraviny a tak dále. Pan ministr se neustále chlubí grafem, jak rostly důchody. Naposledy to bylo v pondělí na tiskové konferenci, taktéž jsem to zaznamenal včera na sociálních sítích Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jak je možné, že jsme v tuto chvíli v situaci, kdy je levnější nakoupit si v Polsku?

Ale také vidíme na těch číslech, že nám klesají maloobchodní tržby, což je ta negativní externalita právě k tomu, že lidé nakupují někde jinde. Ale to je jenom Polsko. Polsko už není jedinou zemí, kde mají levnější potraviny a komodity, ale nově je to i v Německu, v Rakousku a nejsou to jenom potraviny, ale je to i nábytek, drogerie a tak dále.

To jsou ty mimořádné valorizace, abyste tomu rozuměli. Takže ne prosím vláda, ale naštěstí zákon, který se jako pojistka pojistka spustil po 15 letech, my jsme ho tady měli 15 let, který se spustil poté samozřejmě, když inflace byla pětkrát po sobě přes 5 % a bylo to skutečně enormní navýšení do důchodového systému těch důchodů právě z toho důvodu, že ta inflace byla velmi vysoká a dlouhodobě se jako Česká republika držíme na špici, co se týká čísla inflace v Evropské unii.

Jsme jednou z nejméně zadlužených zemí v Evropské unii. Neříkám, že se máme samozřejmě chtít dále zadlužovat, to je nesmysl. Já jenom odmítám to, aby neustále bylo omíláno, že důchody pro naše rodiče a prarodiče jsou na dluh. My máme průběžný důchodový systém a samozřejmě do něho něco přiteče, odteče.

To je realita. To jsou data podle Eurostatu, vydáváme, a já to říkám dlouhodobě, na důchody právě k poměru hrubého domácího produktu méně, než je průměr v Evropské unii.

Dnes je to téměř 50 %.